Děkuji panu poslanci. Prosím pane poslanče. Vaše faktická poznámka. Chtěl bych reagovat na pana poslance Paveru prostřednictvím pana předsedajícího. Vždycky jsem propagoval hasičský sport, sám jsem se několikrát zúčastnil těchto závodů a soutěží a podporuji to i teď.

Tím, že by se vytvářely plány rozvoje sportu v obcích a městech, se vůbec nezvedne žádná byrokracie. Protože jsou tam komise pro mládež a sport, které se tím zabývají. Není to závazné a vycházelo by se z toho, jaké jsou podmínky v té obci nebo městě. Děkuji. Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Že je podporují ještě víc zleva komunisté, to není nic překvapivého.

A když už tak mnozí řečníci tady, nebo předřečníci mi říkali a chválili ten Senát, jak to vyhodil, tak současně musí říkat to nebyl návrh Junckera a Evropské komise. To byl návrh váš! Kdo z vás pro to hlasoval, pro tu sněmovní verzi? Mnozí z vás jste ukládali i těm nejmenším obcím, aby vytvářely nesmyslný plán rozvoje a podpory sportu, za potlesku paní ministryně. Možná stačí jednoduché: kdyby se každý ministr zeptal na svém úřadě, kolik za posledních deset let ten úřad vyprodukoval různých strategií, koncepcí a podobných důležitých materiálů. A říkám deset let, protože to se vystřídaly mnohé strany, možná kromě komunistů všechny strany, které jsou v Poslanecké sněmovně. To jsou neuvěřitelná čísla a neuvěřitelný počet člověkohodin, kteří na tom pracovali. Mám zkušenost z Ministerstva dopravy. A že tam těch koncepcí máme! A strategií. A každá z nich byla důležitá. A každou z nich pak někdo kontroluje a píše. Takže senátní verze je lepší než sněmovní, ale ten zákon i se senátní úpravou fakt není dobrý.

Opět budou dotační tituly, opět budou vítězit barevné tiskárny, lepší grafy, nejlépe koláčové.

Místo abychom motivovali hlavně rodiče, aby vedli děti ke sportu, tak věříme regulacím, nařízením, registrům a podobně.

Jenom ty regulace si nechte někde jinde. Nevím, mně to připadá, naštěstí v malém, že tato vláda dělá přesně to, co dělá tolik kritizovaná Evropská komise.

A v tomto případě za to Brusel skutečně nemůže. Nevím, možná ještě hlasovaly některé další kluby, abych nebyl nespravedlivý. A ať projde senátní, nebo sněmovní verze, s faktickou podporou sportu tento zákon nic neudělá.

Jako bychom nevěděli, že každá z nich má jiné výchozí pozice. Ale když my navrhneme... Velmi se omlouvám. Poprosím poslance, aby se ztišili a převedli své hovory do kuloárů. Když navrhneme, abychom zvýšili podíl obcí a měst na daňových výnosech, tak naposled v pondělí Sobotkova vláda řekne ne, ne, ne, to teda ne, ty peníze potřebujeme my.

To má smysl a ty samosprávy si s tím poradí. Nemá žádný smysl zavádět nové registry, nové regulace, novou byrokracii. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím pane poslanče.

Nicméně bych se rád zeptal.

Teď vy nemáte jednotný formulář. Tak začnete přemýšlet o tom, že bude potřeba přijmout nějaké lidi, kteří by vymysleli jednotný formulář. Zjistíte, že ten jednotný formulář není možné udělat pro velká i malá města i střední města, protože každé je na tom jinak. Také je potřeba rozdělit to oddělení na oddělení pro velká města a oddělení pro malá města. No to bude výsledek, že tady tři čtvrtě roku, možná rok budete najímat různé lidi a budete vymýšlet, jak se těch obcí vlastně zeptat, a mezitím tedy vyčleníte nějaké peníze, protože budete chtít říct národu, kolik tady chcete podporovat toho sportu.

Paní ministryně, už máte jasno k té koncepci, jak to budete zpracovávat, těch šest tisíc koncepcí, jak je budete mezi sebou posuzovat, jak z toho budete vlastně vycházet, kolik na to budete mít lidí, kde budou sedět a jak dlouho vám to potrvá, než na základě těch koncepcí vymyslíte další koncepci, jak naložit s těmi koncepcemi? Děkuji panu poslanci. Dalším s faktickou poznámkou pan poslanec Andrle, po něm pan poslanec Adamec.